Děkuji, pane předsedající. Hezký a příjemný podvečer. Vážená paní ministryně, vážený pane předsedo vlády, vážení ne, další členové vlády tu nejsou. Takže milé kolegyně, milí kolegové. Nebudu reagovat na paní ministryni, na to, co tady říkala, a řeknu jenom k tomu, co jsme schválili a projednali v Senátu.

Ústavněprávní výbor ve svém usnesení navrhl předlohu schválit tak, jak byla předložena, sice rozdílem jednoho hlasu, garanční hospodářský výbor pak doporučil plénu schválit jej s pozměňovacími návrhy. Nechci vás sice zatěžovat pozměňovacími návrhy, ale možná že by bylo dobré je tady slyšet, abyste věděli, o čem se diskutovalo v Senátu.

Tento návrh nebyl přijat s rozdílem jednoho hlasu.

Tento návrh také nebyl přijat.

Ani ten návrh nebyl přijat. Poté navrhoval senátor Ivo Valenta svůj pozměňovací návrh. Jeho cílem bylo vyjmout z EET veškerou vedlejší podnikatelskou činnost veřejně prospěšných poplatníků, jako jsou spolky a podobné organizace, u kterých roční výše příjmů, které jsou rozhodné pro stanovení daně z příjmu, nepřesáhla za poslední předcházející běžné zdaňovací období částku 1 milion korun. Tyto návrhy nebyly přijaty z jednoho prostého důvodu protože pak byla shoda na zamítnutí novely. Ale ještě tam zazněl i návrh senátora Zdeňka Hraby. Ani tento návrh nebyl přijat.

Využiji několik argumentů svých kolegů, kteří to přednesli v průběhu projednávání.

Na druhou stranu daně snižuje, což je samozřejmě dobře, chci však podotknout, že docela nesystematicky.

Jsem přesvědčen, že nepřináší moc velký výběr daní a zároveň decimuje především malé živnostníky a drobné podnikatele, kterých by si každá rozumná vláda i politici měli vážit, nikoliv jim ustavičně házet klacky pod nohy. Přiznejme si, že účinek je ve skutečnosti zcela opačný, než jaký měl být. Zavírají se malé provozovny, obchody a hostince. Nyní něco málo k pokutám v případě porušení tohoto zákona, tedy v případě nezaevidování tržeb. Případ, kdy prodejce prodal bez dokladu koláčky za 10 korun a po kontrole dostal pokutu 10 tisíc korun. A on tam uváděl příklad, že když vjedete na železniční přejezd na červenou, ohrozíte životy lidí a milionové majetky, dostanete pokutu pouze 5 tisíc korun. Za koláče tedy nesmyslná pokuta 10 tisíc, naštěstí soud to zrušil a dal pouze tisícovku. Udělal k tomu i moderaci, což v našem soudnictví není tak obvyklé.